Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a vážení kolegové, pan ministr v podstatě představil návrh zákona.

Děkuji. Teď se hlásím jako poslanec. Navrhuji přerušení tohoto bodu do ukončení projednávání sněmovního tisku č. 983.

Návrh byl přijat.